Děkuji, pane předsedající.

Musím říci, že už tenkrát jsem se značnou skepsí předpokládal, že za 14 dní uslyšíme tak maximálně to samé, protože jsem nepředpokládal, že situace se zlepší. Ale fakt je, že se zhorší takovým způsobem, to jsem nečekal ani já. A proto bych se teď velice rád zeptal bohužel, pan premiér zde už není bych se ho rád zeptal, jaký má plán po těch třech týdnech lockdownu, jaké budou kroky B, C, D, jak si představuje další vývoj, co bude následovat, protože lidi se nás ptají, co bude. Netuší, co mají dělat, na co se mají připravit, s čím mají počítat, a protože své rezervy většinou vyčerpali už na jaře, tak musím říct, že ta nervozita je značně vysoká.

Takže jsem chtěl poprosit paní ministryni, kdyby byla tak laskavá a připravila jasný a velmi lapidární program nebo materiál o tom, jak se tyto programy vlastně používají, a především, jak se o ně žádá a kde. Tento program by potom cyklicky měla vysílat Česká televize, aby jednou za čas aspoň byla taky užitečná obyčejným lidem, protože jinak řada lidí skutečně se dostává až na dřeň a my musíme prostě něco udělat pro jejich pomoc. Ta první je vysvětlit jim, jak se k těmto kompenzacím vůbec můžou dostat, jaké existují, protože těch změn bylo tolik a byly natolik nepřehledné... Takže potřebujeme jasný, lapidární návod nebo návodný materiál, který by šel v televizi cyklicky, pravidelně by ho televize vysílala, aby se k němu dostali lidi, kteří chodí na noční směny, kteří chodí na odpolední směny, na ranní směny, aby měli možnost se s tím seznámit a o kompenzaci si požádat. Děkuji za pozornost. Další přihlášku nemám. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tady činím takový zoufalý pokus.

Snažte se přemýšlet, snažte se hledat řešení, protože tohle nikam nepovede. Ty škody třeba i na duševním zdraví, které ve společnosti jsou... Za poslední tři týdny tři lidi skočili do té propasti.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Nepředbíhal bych, kdybych neměl za šest minut řídit, takže si dovolím zneužít svého oprávnění.

Dneska dostal odpověď, máme k tomu vydanou tiskovou zprávu.

Přitom majitelka vybrané společnosti i členové vlády potvrdili, že společnost platbu provedla.

Zároveň by měl sdělit, kdo skutečně organizuje dodávku testů od čínského výrobce, jestliže je plátcem neznámá osoba. Ministerstvo uvedlo, že za každý den prodlení dodavatel zaplatí sankci 1 milion. Já tedy věřím, že se té věci věnujeme. Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom mi dovolte, abych tady řekla postoj našeho poslaneckého klubu. Je velmi jednoduchý, velmi lapidární.

Ano, hlásí se ještě s druhým vystoupením pan poslanec Marian Bojko. Máte pět minut.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.